To přece není a nesmí být zahraničněpolitický zájem České republiky!

Jeho výklad přitom znamená, že se Česká republika nemůže chovat suverénně, podobně jako Izrael a Spojené státy, které tak protestují proti jednostrannosti a politizaci této instituce OSN. Jeho vyjádření je velmi alibistické a i podle vyjádření Parlamentního institutu nedochází k porušování Ústavy České republiky tím, že dojde k postavení vyplácení příspěvků UNESCO.

Vláda, potažmo ministr zahraničních věcí by měli Sněmovně vysvětlit a objasnit, jakým způsobem reagovali na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. května, které konkrétní kroky učinili, aby skončila politizace UNESCO a aby na mezinárodním poli nedocházelo v otázce Jeruzaléma k překrucování historických faktů.

Z tohoto důvodu máme vím, že jsme tady tento týden naposledy, ale skutečně tyto informace mě velmi zarazily a myslím si, že všechny z vás, kteří jste pro to usnesení hlasovali, by měly zarazit také. Z tohoto důvodu navrhuji dnes zařadit do programu dnešní schůze název usnesení Ignorace usnesení Poslanecké sněmovny ve věci politizace UNESCO vládou České republiky a její politika ve vztahu ke Státu Izrael. Pane předsedo, navrhuji tento bod jako pevně zařazený bod na dnešek jako druhý bod, předpokládám, po té zprávě vyšetřovací komise. To za prvé.

Děkuji a prosím všechny vystupující, aby dbali ustanovení jednacího řádu, to znamená, aby se pokusili vměstnat do pěti minut. Prosím pana poslance Ondráčka. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, to byla kadence slov. Paní kolegyně, to je víc než kulomet. Já budu určitě pomalejší, ale navážu na kulomet a budeme mluvit o zbraních. Já bych, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěl zařadit nový bod, který by se jmenoval Informace vlády k aktuálním problémům ve střeženém prostoru Vrbětice. Jak jste možná zaznamenali, média o tom ani ne tak moc mluví, ale je to velmi zásadní informace a velmi zásadní věc. V pátek jsem poprvé zaznamenal informaci, že policie obvinila a zadržela několik osob, které do tohoto střeženého prostoru chodí, v podstatě jako část z nás nebo většina z nás do lesa na houby, akorát že nesbírají lesní plody, ale sbírají samopaly, útočné pušky, které se tam mají válet.

Předpokládal bych, že takové oplocení někdo také kontroluje v nějakých intervalech, a pokud tam najde problémy, měl by učinit veškerá technická opatření, aby nemohlo docházet k tomu, že si do tohoto prostoru kdokoli chodí a sbírá tam útočné pušky. Já bych se chtěl zeptat, jak potom na nás, na Českou republiku, má být nahlíženo v zahraničí. V zahraničí, kde se s českými, československými útočnými puškami obchoduje, kde jsou s nimi páchány teroristické útoky rukou islámských teroristů. Můžeme mluvit o tom, jak jsou tyto pušky znehodnocovány a víme, že problémy byly na Slovensku. Ale potom, jaké renomé má mít Česká republika v očích zahraničí? A položím si ještě jinou otázku a byl bych rád, kdybyste si takovou otázku položili i vy: Jak jsou střeženy jiné prostory? Může i do jiných střežených prostor kdokoli takto proniknout, aniž by o něm služba věděla?

Takže ještě jednou říkám bod, který bych chtěl dneska slyšet, a nemusí to být dlouhé, buď se vyjádří předseda vlády, nebo ministr vnitra, nebo jiný pověřený člen vlády: Informace vlády o aktuálních problémech se střežením prostoru ve střeženém prostoru Vrbětice.

Děkuji za vaši podporu i za to, že jste mě vyslechli. Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo, já mám návrh na změnu pořadu schůze a konkrétně se jedná o dva body ministra financí, které jsou pod číslem 82 a 86.

Jestli by byla vůle ve Sněmovně z technických důvodů to zařadit za bod číslo 49, což je poslední bod bloku zpráv ministra financí.